A já si moc přeju, aby se tímto směrem nešlo.

Pan předseda vlády nemá zájem o závěrečné slovo, tedy přikročíme k hlasování o zákonném opatření. Přednesu návrh usnesení. Zagonguji, abych přivolal kolegy z předsálí.